Pěkný podvečer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych i k tomuto tisku přednesl návrh doprovodného usnesení, které zde stručně zdůvodním.

A není to tedy jen oblast hospodářství, potažmo zdravotnictví, ale je to vlastně jistým způsobem i kulturní dědictví. A současná opatření však mohou být pro celý tento sektor naprosto likvidační.

Ti všichni by měli mít možnost si odpočinout od stresu, který nyní zažívají. Takové opatření bude mít i pozitivní důsledky na udržení kvality českého lázeňství, které je ohroženo úplnou likvidací, a umožní tak překlenout to krizové období několika následujících měsíců či let, kdy bude zásadní výpadek v návštěvnosti českých lázní. Samotné usnesení tedy zní: